Já vím, že je to problém Prahy a několika dalších měst. Ale mám dobrou zprávu. To byl problém Prahy a několika měst, a fakt není! Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím.